Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 179/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel poslanec Karel Rais. A poprosím Poslaneckou sněmovnu a všechny, kteří chtějí diskutovat a vést diskuzi se svými kolegy, ať ji vedou v předsálí, ať v jednacím sále máme klid na to, abychom se mohli zabývat projednáváním tohoto tisku. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji.

Pokusím se to vysvětlit.

Takže celý návrh zákona je mimořádně jednoduchý.

Co se týká dopadu, tak je těžko přesně ho vyhodnotit, ale řádově se pohybuje asi kolem 80 až 100 milionů ročně. A to si myslím, že je asi to podstatné. Děkuji vám. Děkuji vám.

Pan poslanec Volný.

Pane poslanče, já vás přeruším.

Děkuji. Takže já nechám hlasovat o určení zpravodaje pro první čtení tohoto tisku pana poslance Volného. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku je pan poslanec Volný. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si nejdřív dovolím krátkou poznámku konkrétně k tomuto návrhu a pak si dovolím říci pár slov o dani z nabytí nemovitých věcí jako celku. K tomuto návrhu. Já jsem v této věci interpeloval písemně paní ministryni v dubnu tohoto roku. Odpověď jsem nějakou dostal, ani jsem to nenechával dávat na schůzi, ale s tímto návrhem pana kolegy Raise prostřednictvím pana předsedajícího souhlasím. Myslím si, že je to dobrá věc, která vyrovnává nerovnost před zákonem, kdy některé bytové jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitosti a některé nejsou. Nicméně obecně.

Ve více než polovině okresních měst od roku 2015 takto vzrostly ceny bytů. Mnoho mladých lidí, a dokonce střední třída, dneska na byt zejména ve větších městech nedosáhne. A my se domníváme, že vlastnické bydlení by nemělo být luxusem jen pro hrstku vyvolených. Naopak bychom měli být rádi, že i mladé rodiny se snaží postavit na vlastní nohy, a koupě vlastního bydlení jim totiž umožňuje větší ekonomický rozvoj než jen třeba nájemní, tedy půjčení cizího majetku. Navíc když je nejhůř, taková rodina vždy může svůj byt či dům prodat, díky čemuž má zajištěnu určitou životní jistotu.

Stát zatěžuje toho, kdo si jde koupit nemovitost, toho, kdo si jde koupit byt, dalšími čtyřmi procenty z ceny nemovitostí a to samozřejmě zvyšuje náklad na pořízení vlastnického bydlení. On není pravdou ten předpoklad, který byl tehdy uváděn, že se jen ta zátěž převede z prodávajícího na kupujícího, protože prodávající má z toho prodeje alespoň nějaký příjem. Cena nijak neklesla. Takže nám zůstává daň, kterou platí kupující, a je to vlastně daň, kdy stát vybírá od našich občanů poplatek za to, že si na našem území, na území našeho státu, kupují nemovitost. Tím, že daň byla v roce 2016 převedena na kupujícího, ztratila veškeré zbytky logiky.

Proto já a mí kolegové navrhneme ve druhém čtení zrušení daně z nabytí nemovitosti, případně přijdeme i s variantou, jako kompromisní variantou, alespoň snížení.